Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

Omluvu od vás nechci, za to mi nestojíte. Ale mohl byste se alespoň stydět, alespoň při vzpomínce, že jste kdysi býval chlap! Pan poslanec Jurečka, pan poslanec Skopeček, pan poslanec Birke a pan předseda Hamáček budou mít faktické poznámky v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

Nikdy jsem to tady neřekl.

Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo. Já chci reagovat na pana poslance Kováčika vaším prostřednictvím. Není to tak dlouho, co tato Sněmovna přijala usnesení, ve kterém tuto úctu vyjadřujeme. Styďte se, pane poslanče!

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já to prostě neudělám.

Tohle nikam nevede.

Promiňte mi to, nebaví nás to možná nikoho, nebo většinu v této sněmovně, je to jenom přetlačovaná několika jedinců a nikam to nevede.

Děkuji vám všem. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan senátor má zájem o závěrečné slovo.

Jen bych chtěl prosím apelovat na to a upozornit, že podpora rodin a to, jestli se najdou peníze ve státním rozpočtu, je pouze a jenom otázka priorit. Prosím, zvolte prioritu rodiny, podpořte rodiny. Během diskuse v Senátu vystoupila jedna senátorka za ANO a říkala, že ta rozprava v Senátu ji přesvědčila o tom, že bude hlasovat jinak než hnutí ANO. Já bych chtěl poprosit všechny poslance a poslankyně hnutí ANO, aby našli stejnou odvahu jako tato senátorka a podpořili pozměňovací návrh Senátu. Děkuji vám. Neházejte ty rodiny přes palubu. Děkuji, pane senátore. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Přednesu návrh usnesení: